Jenom úplně na okraj.

Děkuji za pozornost. Děkuji a prosím dalšího v pořadí přihlášeného do rozpravy a tím je pan poslanec Berkovec. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně Poslanecké sněmovny, vážení členové vlády, vážené dámy poslankyně, páni poslanci, přeji vám příjemné odpoledne. Dovolte několik slov k mému pozměňovacímu návrhu, ke sněmovnímu tisku 471.

Obě skupiny v podstatě mají pravdu.

Píše se rok 2009, kdy už se to projednávalo v této Sněmovně. Dovolte, abych citoval: Vypuštění výjimek ze zákazu předjíždění na křižovatce a v těsné blízkosti před ní je motivováno snahou ustanovení jasného pravidla pro chování řidiče v křižovatce. Splnění podmínek pro užití výjimek z předjíždění dle stávajícího § 17 bod 5, respektive odst. 5 bod 2 až 4, se podle poznatků z praxe obtížně dokazuje a dané přestupky patří k nejčastěji odkládaným v rámci správního řízení. Tedy namísto dosavadního znění § 17 je nutno najít takovou formulaci zákonného ustanovení, aby nebezpečí bylo výrazně sníženo, tam nám zůstanou jenom nehody z nerespektování zákazu, a aby se zároveň zcela odstranila zmíněná právní neřešitelnost a aby se nekomplikoval provoz tam, kde předmětně nebezpečí nehrozí. Tady ovšem nejde jenom o to, označit viníka, ale zamezit také nehodám. Ve vzájemném kolizním stavu. Ještě dovolte jeden výlet do minulosti.